Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Nyní se ocitáme v situaci, že není otevřený žádný bod a mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. První se hlásil pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kalousek. Prosím. Děkuji za slovo.

Náš klub hlasoval pro. Já ho plně respektuji. Nejsem předkladatel ani návrhu zákona ani žádného z pozměňovacích návrhů. Za druhé.

Pak případně body z bloku prvních čtení zákonů.

Použiji oblíbené slovo svého kolegy Romana Sklenáka. Já bych řekl, že blázinec.

Čtyři z těchto bodů předkládají zástupci horní komory.

Nechci vypočítávat, protože bych měl zbytečně moc prstů na jedné ruce, kolik opozičních návrhů se projednalo na této schůzi. Vzpomeňte si na svá mediální vyjádření.

Takže já nevím, jak to chcete řídit.

Ale kdy se změnila situace?

To určitě ještě někdy použijeme.

Není to ani rozumné ani racionální ani efektivní. A opravdu na sobě necháme štípat dříví?

Nám to tedy vadí. Vždyť jste pro ten zákon mohli hlasovat! Mohli jste to dotáhnout do vámi vysněného úspěšného konce. Pak jste vyrobili démonického poslance Marka Bendu, který vám všechno zhatil. Výborné!

Já vás vyzývám, abyste schůzi neukončovali, abychom jednali podle těch pravidel a termínů, které jsme si domluvili. Jestli chcete postupovat stylem, že vládní koalice bude svolávat jednu mimořádnou schůzi za druhou, tak si nemyslete, že něco urychlíte. Kromě toho, co říkal pan předseda Kováčik, tak vám klidně předvedeme a každý den budeme načítat pět hodin změny programu, až nám jednou vyhovíte a ty body projednáme. Jsme poměrně odhodlaní, poměrně mladí, poměrně výkonní, ale jestli nás budete pořád tlačit do kouta, tak my se budeme bránit. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy starší než pan kolega Stanjura a možná že už s tou výkonností není tak úplně nejlepší, nicméně přesto si dovolím říct dvě poznámky. Tou první poznámkou je, že za dvacet let, co mám tu čest tady být, si nepamatuji tak neschopné řízení Sněmovny.

Vy jste říkali, že sem chcete jít makat, a vy jste sem přišli dělat jenom chaos. Nemohli byste si konečně aspoň třeba přečíst jednací řád? Nemám pocit, že kterýkoliv z předsedů klubů vládní koalice tak dosud učinil. My máme nějaká pravidla jednání, řada z nich je nepsaných. Tam bych dokázal pochopit, že je neznáte, když jste přišli poněkud později, ale většina z těch pravidel je psaných a z vašeho jednání je zřejmé, že jste si je nikdy ani nepřečetli. Vy vůbec nechápete, jak ty procedury tady probíhají, a děláte jeden chaos za druhým, v čele toho váš předseda Faltýnek.